Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ani jsem nevěřil, že se na nás dostane, ale rád vzniklou mezírku vyplním. Nebudu vás dlouho zdržovat odůvodňováním. Dovolte mi tedy jen krátce shrnout situaci po projednání ve výborech, i když o tom určitě bude hovořit i zpravodaj.

Byla přijata řada pozměňovacích návrhů, se kterými souhlasilo i Ministerstvo životního prostředí. Pouze jsme nemohli souhlasit s návrhy, které podstatným způsobem rozšiřovaly okruh výjimek z placení za vynětí zemědělského půdního fondu nebo například zásadním způsobem měnily strukturu té alokace mezi jednotlivé příjemce. V jiných případech bude naše stanovisko neutrální. Myslím, že to pro tuto chvíli stačí, děkuju za pozornost a jsem připraven na případné dotazy. Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí, zemědělskému výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také hospodářskému výboru. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro životní prostředí paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Many, zpravodajské zprávy poslankyně Ing. Marie Pěnčíkové a po rozpravě výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji paní zpravodajce, paní poslankyni Marii Pěnčíkové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tento tisk byl projednán na 12. a 13. schůzi zemědělského výboru. Usnesením č. 57 zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které vám byly doručeny jako usnesení č. 339/2 společně s pozměňovacími návrhy. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji zemědělského výboru a dále měl vystoupit pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 16. schůzi po odůvodnění Ing. Vladimírem Dolejským, náměstkem ministra životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Petra Kořenka a po rozpravě přijal usnesení, kterým za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 339/0 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů ty jsou vloženy v systému;